Ty mám čtyři. Potom mám tři přihlášky s přednostním právem a potom mám jednu řádnou. Ale postupně pan zpravodaj s faktickou, po něm pan poslanec Lank. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Kolegyně, kolegové, já bytostně nesnáším debatu, která se permanentně vrací do minulosti. Trávit čas tím, že neustále opakujeme v té politice, co všichni udělali špatně v minulosti, je sice hezké, ale nic to neřeší. Podle mého názoru je lepší dívat se dopředu, a když už tedy kritika zpátky, tak by měla být korektní. A já se v této chvíli chci důrazně ohradit proti tomu, co tady řekl pan poslanec Kučera pravděpodobně z nevědomosti. Nepodezírám ho, že by to byl nějaký zlý úmysl. On tady řekl větu, že tunel za 42 mld. jde na vrub sociální demokracie. On tady řekl větu, že pod tím je podepsán nynější premiér Sobotka. Všechno to je lež! Protože nárůsty, dvojnásobky poplatků za obnovitelné zdroje se odehrávaly v letech 2006 a dál. Tehdejší představitelé vlády dobře věděli na základě varování tehdejšího předsedy Energetického regulačního úřadu, že hrozí tento nekontrolovatelný boom a tyto náklady v budoucnosti. Nechaly to běžet tak, že to dospělo do této situace. Proto se důrazně ohrazuji proti tomu, že to snad má být na vrub sociální demokracie. Pane poslanče, podle mého názoru, doporučuji prostřednictvím pana předsedy, trochu pro korektnost tu situaci prostudovat. Další faktická pan poslanec Lank. Připraví se pan poslanec Klán. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tady od několika mých předřečníků opakovaně zaznělo, že vlastně tomu úplně nerozumějí. O nic menšího než o těch zmiňovaných zhruba 43 mld. ročně na podporu obnovitelných zdrojů energie! Paní předsedkyně Vitásková tu podporu odmítla podepsat, protože z Bruselu jasně zaznělo, že je nepřiměřená a v podstatě tím pádem nelegální. Tím pádem že to nepodepíše. No a tak tady jsou prostě snahy, aby se to podepsalo a aby se nepohodlné paní Vitáskové zbavilo a aby se zbavil nezávislosti Energetický regulační úřad. Takhle jednoduché to podle mého názoru je. Děkuji. Pan poslanec Klán a připraví se pan poslanec Šidlo. Děkuji za slovo.

Upravuje to § 2. A když se tady řešil problém nezávislých regulátorů, tak proč jste to tady neříkali?

Já pak nechápu tu rozpolcenost mezi dvěma ministerstvy.

Tak se nad tím zamysleme, jestli nebude lepší udělat opravdu komplexní novelu celého služebního zákona v letošním roce.

Děkuji za pozornost. Další faktická poznámka bude od pana poslance Šidla. Po něm s faktickou pan poslanec Černoch. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se, že jsem zneužil faktické také, ale ono se přihlásit řádně do této diskuse, můžete se dostat k mikrofonu až v době, kdy už nejde vůbec o nic. Takže jenom stručně řeknu, navážu na kolegu Klána, který mi trošičku vzal vítr z plachet. Rozumím tomu, co navrhuje pan ministr průmyslu a obchodu Mládek vrátit do druhého čtení. Ale chci položit jednu otázku: My přeci nebudeme narovnávat stav předsedkyně a rady Energetického regulačního úřadu. Protože energetický zákon stanovil, že předsedkyně je nahrazena radou, a my tady teď máme takový precedens, že předsedkyně zůstává, pokud ministr vnitra prohlásil, že není ve výjimkách ze služebního zákona, tím pádem na předsedkyni se výjimka nevztahuje, vztahuje se na člena rady. Ta předsedkyně nám tady bude trčet právně stále, ať je to jakákoliv osoba. A já si myslím, že vrácení do druhého čtení ještě neznamená, že problém vyřešíte. Mě by strašně zajímalo, jaké bude to řešení, o čem budeme v opakovaném druhém čtení jednat, protože já tam příliš právních variant nevidím, které dokážou vyřešit tento problém. Kromě té, kterou tady zmínil kolega Klán, a to je novela služebního zákona, protože by se tam musela na chvíli objevit i ta předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Prosím pana poslance Černocha s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Kučera. Děkuji za slovo. Pan ministr se dušoval, když se projednávala novela energetického zákona, že je vše v pořádku. Bohužel se to potvrdilo. To, co zde zaznělo ohledně toho, že to má řešit správní soud, pod jaký zákon vlastně paní předsedkyně spadá, je to komedie, která si myslím, že není namístě, protože pak máme dva policejní ředitele, dva ředitele Vězeňské služby. Tyto věci by měly být jasně nastaveny, jasně právně průhledné. Aby nedocházelo k tomu, že nebude potom jasné, pod jaký vlastně zákon předsedkyně Energetického regulačního úřadu, tedy úřadu, který má být striktně nezávislý, tak pod jaký zákon vlastně spadá. Co se týče vracení zpátky: my se nevracíme o volební období zpátky, vracíme se zpátky pouze pár měsíců, kdy se tady tento zákon projednával. Já bych jenom v této chvíli měl takový dotaz, zdali by bylo možné se zeptat pana premiéra nebo pana ministra, jestli paní předsedkyně na svém postu zůstane, nebo nezůstane. Je to jasná odpověď, která si myslím, že se dá formulovat do jedné, maximálně dvou vět, a budeme mít v té chvíli alespoň jasno, jak to tedy vlastně je s paní předsedkyní nebo s kýmkoli, kdo bude jako předseda Energetického regulačního úřadu plánován. Pan poslanec Kučera.

Vážený pane poslanče Urbane prostřednictvím pana předsedy, já s vámi jednoznačně souhlasím, s tím, že bychom se neměli vracet do minulosti.